Pokud by paní zpravodajka akceptovala můj návrh na změnu procedury, tak bychom pouze ten bod 5 hlasovali zvlášť a zbytek můžeme hlasovat jako celek, abychom si ušetřili hlasování o každém bodu, protože u zbytku nevnímáme, že jsou rozpory. Pan poslanec Benda v podrobné rozpravě.

Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není. Všechny vás odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Zazněl zde návrh, abychom hlasovali jedním hlasováním body 1 až 4 a 6 a bod 5 hlasovali dalším hlasováním zvlášť. Přesně tak, tento návrh byl učiněn, takže pokud s tím není problém, tak bychom takto hlasovali, přičemž pokud není požadavek, abych znovu načetla ty jednotlivé body, tak bych i doporučovala, abychom hlasovali bod 1, 2, 3, 4, 6 současně a potom bych třeba i načetla ten samostatný bod, který je hlasován samostatně, to je ten zmíněný bod 5. Ten návrh jsme slyšeli. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Proceduru jsme schválili. Nepřeje, můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat samostatně o bodu 5. Ne, můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Také tento návrh byl přijat. Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy a já děkuji panu navrhovateli i paní zpravodajce, končím projednávání tohoto bodu.